Děkuji. Prosím.

O tom určitě nebude rozhodovat vláda. My jsme položili stejnou otázku panu Navrátilovi, který samozřejmě na to nemá odpověď, takže je to teď na rezortech, a vyzvali jsme NÚKIB, aby spolupracoval, protože stejně jak slovenský premiér řekl, že slovenská vláda nemá žádné důkazy, tak pan Navrátil také nepředložil žádné důkazy k jeho tvrzení. Takže je to teď na těch institucích. Vláda určitě k tomu jim nebude nic říkat.

Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance Richtera, který bude interpelovat ve věci realokace finančních prostředků z operačních programů. Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Prosím pana premiéra o odpověď.

Děkuji za slovo.

Aktuálně jsou všechny revize odeslány do Evropské komise ke schválení.

Tento krok již Evropská komise předběžně schválila.

Současně byly navrženy oblasti, v rámci kterých je dobrý potenciál pro další čerpání. Pro přesun prostředků byly s ohledem na výše uvedená kritéria vybrány následující podporované oblasti: oblasti udržitelné formy dopravy, infrastruktura pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, infrastruktura pro vzdělávání, ochrana ovzduší, snížení emisí a regenerace brownfield vnitřní realokace.

Prosím, pane poslanče.

Pane premiére, jaké závěry pro Ministerstvo životního prostředí a osobně pro ministra Brabce vyvodíte z této zprávy? A ještě jedna otázka. Neměli bychom přece jenom ubrat v boji proti globální změně klimatu a více se věnovat péči o kvalitu ovzduší, ve kterém žijí naši občané? Děkuji.